Proč? Rusko má malé území? Já chápu, že trpělivost a obrovský liberalismus a víra v to, že každý se chová slušně a normálně, skončila a že prostě na některé kroky je třeba odpovědět rázně.

Rabování bohatství ve prospěch jakéhosi Sovětského svazu! Tak toho nechte.

Vyhrožovat! Posílat na dovolené ozbrojené lidi převlečené do civilu!

Stále faktické poznámky. Vážení kolegové, vážené kolegyně, omlouvám se, že jsem to přehodil. Mám jednu velice špatnou vlastnost. Já nerad nosím klapky na očích, a pokud mi něco není jasné, tak se zvednu a jedu tam. Já jsem projel uprchlické tábory Ukrajinců, kteří utíkají do Ruska. Byl jsem letos i na Krymu. Není to pravda.

Všichni měli stejný názor.

Když se tady mluví o rabování a vyrabování, já si myslím, že teprve teď, kdy nám nepatří ani voda, ani písek a kdy se spoříme o to, jestli nám vůbec bude patřit ono lithium, které je teď na tapetě, že teprve teď máme pocit, že je vyrabováno, že jsme v zašantročené ekonomice, rozkradené republice.

Bylo to vaše heslo. Tak to asi bude o tom vyrabování té republiky také. My se nechodíme radit ani na ruské, ani na čínské, ani na britské, ani na americké, ani na francouzské velvyslanectví, jako někteří z vás zcela nepokrytě a zcela pravidelně na ta školení či nalejvárny, či jak tomu možná říkáte, chodíte, abyste to pak tady uplatňovali. Komunisté slouží tomuto lidu, lidu této země ve smyslu Ústavy České republiky, ve smyslu slibu, který jsme lidem dali! Pan poslanec Ondráček, potom pan poslanec Mackovík a potom pan předseda Kučera. Děkuji, pane předsedo. Budu jen krátce reagovat na vystoupení pana poslance Františka Laudáta. Pane poslanče Františku Laudáte prostřednictvím pana předsedajícího, v podstatě jste mě obvinil, že za peníze jiného někde cestuji. Jestli tomu tak je, tak to dokažte. Dobrý den, pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové.

A kdo běhá po těch ulicích těch západních států, které šíří demokracii do světa v současné době? Máme vojáky v zahraničí a ta politická situace se nezlepšila, ale zhoršila. Vládne nám kleptokracie, která vzešla z toho, co si Západ de facto platil celá ta dlouhá léta.

A pak se nedivte, že ty vaše politické ambice ve světě skomírají na úbytě a že se vám ta vaše politika nedaří šířit.

Tak ti mají tu odvahu nám tady kázat? Prosím pěkně, uvědomme si všichni, co se tady dneska děje! Já věřím, že všechny demokratické strany se v tuhle chvíli spojí a postaví se tomu, co tady komunisté předvádějí! Protože tohle to už skutečně přešlo za veškerou mez!

Já bych si tuto situaci dovolil aspoň zkusit ukončit jedním prastarým vtipem navážu na pana kolegu Kučeru. Vyprávělo se ještě do nedávna, teď už je to pravda smutná historie jestlipak víte, co byl největší zločin komunismu? Odpověď zní no to, že tady nechali majetek jenom na dvacet let, teď už není doopravdy co rozkrást. Pan poslanec Ondráček a potom ještě pan předseda Kučera. Faktická poznámka k panu poslanci Kučerovi. Ano, odešla elita, zůstaly tu jelita.

Dnes se tady ukázalo naprosto jasně, že komunisté nejsou reformovaní. To jsou oni.